Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 555/6. Pan ministr si přeje vystoupit před otevřením rozpravy? Není tomu tak, rozpravu otevírám. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, ještě před hlasováním k tomuto zákonu. Jako poslanecký klub ho budeme podporovat, protože prošly i pozměňovací návrhy, které jsme podpořili v ústavněprávním výboru. Chtěl bych požádat Ministerstvo vnitra, aby při schválení tohoto zákona určitě nepodlehlo nějakému velkému uspokojení, protože i na ústavněprávním výboru jsme hovořili o tom, že můžeme zákony zpřísňovat, jak chceme, můžeme zvyšovat sankce, můžeme dávat sankce, ale pro nás je důležitá vymahatelnost práva.

Takže bych požádal i přesto, že dneska předpokládám, že tento návrh zákona projde, aby Ministerstvo vnitra dál pracovalo na vymahatelnosti našeho práva, protože správní delikty, které máme v současném zákoně napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty nebo zveřejnění rozhodnutí o přestupku jsou pro některé lidi nedostatečné. Je si také potřeba uvědomit, že v tomto zákoně jsou některé věci, které myslí až hodně do budoucnosti, protože jsou takříkajíc nerealizovatelné. Například část třetí Řízení o přestupcích hlava II Právní styk s cizinou, kde mluvíme o poskytování právní pomoci cizozemskému správnímu orgánu.

Na úrovni trestní ano, ale v přestupkovém ne. Takže už jsme někde dál, někde možná co bude za deset let, ale osobně si myslím, že nebude nikdy, protože právní styk s cizinou u přestupků, kdy máme tak krátkou lhůtu na projednání a vyřešení, je takřka nerealizovatelný.

Děkuji za pozornost i za podporu. Zeptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pokud nejsou přihlášky, rozpravu končím a zeptám se na závěrečná slova.